Čemu trošku nerozumím a včera jsem se nad tím pozastavovala i na tiskové konferenci, tak vám to tady otevřeně zopakuju, proč to tak dlouho trvalo?

Ale dobře, je to tady.

Co se týče zrušení povinného přidávání biopaliv, to nechám na své kolegyni Berenice Peštové, ty detaily technické. Ale tady se ptám na jinou věc: Proč, prosím, pane ministře, to je součástí této novely?

Já asi tuším, proč to tak je, nechám tu debatu proběhnout svou kolegyní, ale úplně tomu nerozumím. Tak jaké jsou ty důvody? Proč ta možnost tam je? Proč to rovnou nezrušíte a neuděláte to explicitně zákonem, který to řeší? Tomu nerozumím.

To by mě zajímalo, jestli skutečně toto je ten nejsprávnější krok?

Opět nemáme s tím problém.

A to už asi bude úplně všechno. S odložením účinnosti povinnosti provozovat vybrané spalovací stacionární zdroje nemáme žádný problém a podpoříme to. Znovu říkám, jsou to kosmetické změny, nijak zásadně nepomohou, přesto všechno je hnutí ANO podpoří a podpoří je v prvním čtení. Když mi odpovíte na moje dotazy, případně ještě doplněné mojí kolegyní Berenikou Peštovou, budu velmi ráda a předem vám děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Gestorem této směrnice je Ministerstvo průmyslu.

Gestorem této směrnice je Ministerstvo životního prostředí. Pomalinku se dostáváme do současna, respektive do dalšího roku, to znamená do roku 2018.

Směrnice dále umožňuje, že do těchto cílů lze zohlednit klasická biopaliva až do výše 7 % spotřeby energie v dopravě. Je tak zřejmé, že Evropská komise nadále počítá s podporou klasických biopaliv, takže zachování minimálního podílu biopaliv v § 19 odst. Dále zachovává určitou jistotu předvídatelnosti podnikatelského prostředí, zejména v sektoru zemědělství. Čeští zemědělci potřebují dlouhodobou jistotu při plánování osevních postupů.